A my jsme slíbili lidem, že skutečně stavební zákon, stavební řízení zůstanou u nich blízko, a ne že to bude někdo řešit vzdáleně na kraji. Takže plníme tady volební program a to je daleko důležitější, než že někdo sám sobě udělil nějaký titul. Také děkuji. Nyní k faktické poznámce paní poslankyně Dostálová. Děkuji za slovo.

Je nějaká nominační rada, kde je třicet lidí od zástupců soudů, Nejvyššího správního soudu, právníků a tak dále, Svazu měst a obcí a tak dále, a ti nominují pět zákonů, mimo jiné i váš například, který jste dělali s panem Patrikem Nacherem, milostivé léto, které se také velmi dobře umístilo, a z těchto zákonů potom vybírá veřejnost a veřejnost dala stavebnímu zákonu 67,5 %. Co se týká těch nákladů. Já bych tady chtěla konečně poděkovat panu ministrovi, že demagogicky neříká pořád tu analýzu Ministerstva vnitra, kde si vybíral jenom jedno číslo, ale konečně poprvé pravdivě na mikrofon řekl, že to rozmezí bylo 3 až 20 miliard. Ministerstvo vnitra samozřejmě vyhodnotilo, že nový stavební zákon, vlastně jeho implementace, vznik stavebního úřadu, bude stát v podstatě stejně, kolik stojí stavební úřady dneska. Dnes stát platí v rámci přenesené působnosti 4 miliardy ročně, nový stavební zákon bude stát 4,1 miliardy ročně, protože jsme zvedli i platovou třídu. Nikdy nic takového nebylo ani zamýšleno a nic takového nenastane. Takže konečně se tady dneska přiznalo, jsem za to ráda, a děkuji panu ministrovi, že skutečně analýza Ministerstva vnitra vlastně vypovídá o tom, že obě dvě ty varianty stojí stejně. Co je ale důležité: také zmínit, že z takzvaného hodnocení ekonomických dopadů vyplývá, že naopak nový stavební zákon bude mít přínos do státního rozpočtu, a to 7,1 miliardy ročně. Děkuji, to byla poslední faktická poznámka.

Děkuji za slovo. Jejich cena vyskočila za poslední dva roky na dvojnásobek. A naším cílem je samozřejmě co nejvíce a nejrychleji stavět. Změnit to měl nový stavební zákon, který je připravený a schválený minulou vládou. Jenže nový kabinet chce platnost normy o rok posunout, některé části zachová a některé přepracuje. Ale od některých právníků zaznívá, že lidé či firmy nebudou vědět, kam pro stavební povolení jít. Nový zákon se připravoval dlouhých pět let a od základů mění systém v povolování staveb. Stavební úřady měly z obcí přejít pod stát, část těch nejmenších měla zaniknout.

O povolení se má žádat elektronicky a úřady mají dostat pevné lhůty, do kdy musejí rozhodnout. Nová vláda ale hodlá stavební úřady ponechat obcím a s Nejvyšším úřadem nepočítají. Právníci se k tomu vyjádřili, že odklad stavebního zákona je zmatečný, nijak se totiž neupravuje účinnost žádného z více než padesáti dalších právních předpisů, které byly zásadním způsobem změněny spolu s novým stavebním zákonem. Stavební zákon jsou totiž ve skutečnosti dva, stavební a pak takzvaný změnový. Jenže poslanci nyní hlasují jen o prvním a druhý bude dál platit.

Stejně tak i samotní úředníci mohou být v nejistotě, pod koho vlastně patří. Na možný zmatek upozornila i ministry Legislativní rada vlády. Musíme si říct, proč vlastně dochází k reformě stavebního zákona v České republice. Koneckonců jsme byli vyzváni jak Evropskou komisí, tak i OECD, protože samozřejmě stav stavebního práva v České republice byl již neudržitelný, a je potřeba také zmínit, že současný stavební zákon č. 183/2006 Sb. byl změněn více než pětadvaceti novelami, a je samozřejmě zatížen a poznamenán postupným růstem složitosti, formalismu, byrokracie jak v různých typech povolovacích procesů, tak i v obrovském množství úřadů a institucí podílejících se na povolování a jeho přezkumu, zejména formou rozhodování různých stavebních úřadů na obcích a krajích, velmi různou úrovní výkonu státní správy, rizikem jejich politického ovlivňování představiteli samospráv, systémové podjatosti a závazných stanovisek neboli razítek desítek typů dotčených orgánů.

V této výzvě doslova uvádí, že současné rozhodování o stavbách se často neúnosně vleče, působí ztráty investorům a poškozuje kvalitu prostředí pro život lidí. Úřady a soudy špatná rozhodnutí zdlouhavě napravují. Za hlavní příčinu neúnosného stavu považujeme složitá pravidla pro rozhodování o stavbách a nedostatečnost úřadů a správních soudů. Obecně je znám též údaj Světové banky o tom, že proces povolování v České republice je jeden z nejpomalejších na světě.

Jiné řešení totiž prakticky neexistuje. Například již před deseti lety spojila zhruba polovina členských států zemí EU územní a stavební řízení do jediného povolovacího procesu. Snad všechny české politické strany ve svých programech deklarují potřebu změnit současný stav veřejného stavebního práva a zjednodušit a zrychlit povolovací procesy.

Děkuji.